Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejdříve všechny odhlásím a prosím, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Paní poslankyně, páni poslanci, nyní bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Upozorňuji, že projednávání bodu 10, tedy sněmovního tisku 31, zahájíme nejdříve v 16 hodin. A dále budeme pokračovat body dle schváleného pořadu schůze.

To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Nejdříve pan předseda Marek Benda s přednostním právem, ale nevidím, že by byl přítomen, tudíž pan předseda Okamura, který je přihlášen k pořadu schůze s přednostním právem. A vás, kolegyně a kolegové, prosím, abychom se ztišili a umožnili vystoupení pana předsedy, prosím. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout jako první mimořádný bod na schůzi Poslanecké sněmovny bod ohledně zastropování cen energií ze strany vlády Petra Fialy, jelikož arogantní vláda Petra Fialy hned den po volbách opět podle všeho podvedla občany, protože ministr průmyslu Síkela za hnutí STAN řekl, že se zastropování cen elektřiny a plynu ze strany vlády nebude vztahovat na celou spotřebu těchto energií pro občany a firmy a pro jejich domácnosti. A já si myslím, že je potřeba, aby tady jasně vláda vyjasnila, zdali tedy budou zastropovány...

Dle ministra Síkely za hnutí STAN by při jednání na úrovni Evropské unie měla být stanovena horní hranice spotřeby, do které budou ceny elektřiny a plynu zastropovány.